Chtěl bych v této souvislosti říci, že tyto věci byly promítnuty i do právního řádu České republiky.

Z tohoto pohledu jsem právě schválně citoval teroristické útoky, které se udály i na území Ruské federace.

Z tohoto pohledu bychom se spíš než nad novelou tohoto zákona a doplňováním svým způsobem nadbytečných skutkových podstat měli zamýšlet nad tím, jaká je skutečná odpovědnost vlády a jak se vláda chce zhostit praktického boje s terorismem. Já vám děkuji.